Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych se rád vyjádřil k dosavadnímu průběhu projednávání zákona i k některým požadavkům, které byly vzneseny nejenom zde na půdě Sněmovny, ale zejména ze strany pravicové opozice, tedy ODS a TOP 09, i na tiskové konferenci a dalšími způsoby. My jsme se tady snažili předložit, myslím si, velmi dobré důvody, proč návrh, který tady projednáváme, je kvalitně zpracován, byť, jak jsem upozorňoval, vždy takovýto návrh bude předmětem nějakého kompromisu a nikdy nebude každý stoprocentně spokojen s výsledkem. Nicméně zakládá předpoklady pro to, abychom tady měli nezávislou, profesionální a stabilní státní správu do budoucna včetně toho, že splníme podmínky, které na nás klade členství v Evropské unii, to, k čemu jsme se svým členstvím sami a dobrovolně zavázali. Nyní tedy k těm čtyřem požadavkům, které vznesla pravicová opozice.